Jenomže tady nikdo z vás neřekl jednu podstatnou věc.

A proto ten nález Ústavního soudu to takto vyhodnotil.

Ale bohužel takový prostor tady nemáme.

Ale prostě holt nemůžeme jako politici, kteří vidí tu realitu, vidí to, kam se to do budoucna posune, říkat, že to prostě dělat nebudeme, že to prostě ještě počká.

Takže pokud opravdu myslíme vážně, že nám leží na srdci blaho obyvatel České republiky, tak prosím neříkejte, že tady někdo někoho okrádá. Protože ano, každému z nás záleží na tom, aby se naši senioři měli dobře.

Ale nemůžeme ten schodek a ten deficit dál prodlužovat a ten problém ještě zvětšovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

A bavíme se tady o nějakém listopadu 2010, kdy vlastně už měla necelé dva měsíce do konce roku a měla přijmout všechny ty novely zákonů, s kterými ona počítala. Takže ona už jenom tím, že sestavovala rozpočet na zákony, které neexistují, a nepočítala s platnou legislativou, tak už tím porušovala tu ústavu a další a další, a to říkám, to je potom v tom mém projevu, kdy si budeme povídat o tom, co v tom ústavním nálezu bylo. Ale já se vrátím k tomu vašemu vystoupení, které jste tady měl. Když už jste tady vyprávěl to, co jste vyprávěl, tak proč jste v rozpočtu měl nulu na tu valorizaci?

Další, s jakou inflací počítáte v příštím roce, když tedy má vzniknout ta hospodářská škoda?

Děkuji mockrát. Děkuji. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Nacher, připraví se paní poslankyně Balaštíková.